Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, nyní vám přednesu návrh procedury, podle které Poslanecké sněmovně doporučil hlasovat garanční výbor, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento návrh procedury naleznete ve sněmovním tisku 301/3. Procedura je jednoduchá. Budeme hlasovat v prvním hlasování, budeme hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1 a A2. Pod A1 se nacházejí dvě legislativně technické úpravy a pod A2 jde o změnu termínu nabytí účinnosti zákona.

A na závěr bude následovat třetí hlasování, ve kterém budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Děkuji. Není tomu tak. Proceduru odhlasujeme v hlasování číslo 94, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena, můžeme tedy podle ní postupovat. První návrh. Budeme nejdříve hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1 a A2. Pod A1 se nacházejí dvě drobné legislativně technické úpravy a pod A2 jde o změnu termínu nabytí účinnosti zákona. Počítá se s termínem 15. dnem po jeho vyhlášení. Stanovisko? Pan ministr? Zahájil jsem hlasování číslo 95 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Další návrh. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Jana Čižinského.

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji, pane zpravodaji.